Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Já bych podepsal hodně věcí, co řekl už pan ministr kultury, a chtěl jsem říct to samé. Že mám pocit, že tady se teď hodnotí ta situace, jako kdybychom v České republice byli v nějakém vakuu. Jako kdyby Česká republika byla jediná, která tady dělá takováto omezení, která zamezuje shromažďování většího počtu osob, která zavřela restaurace, která zavřela školy a tak dále a tak dále a tak dále.

Jinak veškeré další ústavní stížnosti, žaloby, byly zamítnuty i meritorně.

Proto nyní ještě chceme toto opatření držet, řekněme, v následujících týdnech spíše.

Tak nyní si myslím, že jsme naprosto komunikačně v pořádku, že skutečně komunikujeme ty věci dostatečně dopředu, že je jasný plán rozvolnění, jasné kroky, po termínech. Takže v tomto směru si myslím, že se výrazně ta komunikace i ze strany Ministerstva zdravotnictví zlepšila. A skutečně nejsme ostrůvkem.

Tady máme jasnou praktickou ukázku.

A není to strašení. Není to strašení.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím na začátek jednu poznámku na pana ministra.

Dovolte mi připojit se do naší diskuze, pronést několik poznámek k Chytré karanténě 2.0, snad nejčastěji skloňovanému vládnímu projektu, jehož ambicí je monitorovat a řídit opatření pro případnou druhou vlnu pandemie COVID19.